Pokud ten změnový zákon zůstane tak, jak je, to znamená ten změnový zákon je k jednorázovým plastům, tak nemám problém.

V tuto chvíli konstatuji, že neeviduji žádnou faktickou poznámku. Jsme v obecné rozpravě, nikdo není přihlášen. Zeptám se, hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím. Končím v tuto chvíli obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Zeptám se, jestli má zájem paní ministryně životního prostředí? Nemá. Nemá. Musím konstatovat, že nepadl návrh na vrácení předloženého návrhu, nepadl návrh na zamítnutí, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Počkám ještě chvíli, až se ustálí počet přihlášených poslanců. Nyní řeknu, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Zeptám se v tuto chvíli, navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, takže o tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo se zdržel hlasování? V tuto chvíli konstatuji, že to bylo hlasování číslo 115, bylo přihlášeno 170 poslanců, pro bylo 170, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zeptám se, má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nikoho nevidím. V tuto chvíli, pokud nebyl tento sněmovní tisk přikázán dalšímu výboru, končím projednávání tohoto sněmovního tisku. Poděkuji paní ministryni životního prostředí, poděkuji paní zpravodajce.